Z dnešního jednání se omlouvají tito členové vlády. Já tady mám omluvu pana premiéra, ale vidím ho zde, takže stahuje svoji omluvu. Babiš Andrej zdravotní důvody, Bělobrádek Pavel osobní důvody, Stropnický Martin pracovní důvody, Ťok Dan rodinné důvody, Valachová Kateřina zdravotní důvody, Zaorálek Lubomír pracovní důvody. Dnešní jednání bychom měli zahájit projednáváním volebních bodů 209 a 210, Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran, kandidáti na členy a předsedu. Dále bychom se měli věnovat pevně zařazenému bodu 205, je to sněmovní tisk 828, ochrana zdraví, třetí čtení.

Pan poslanec Laudát. Já poprosím Sněmovnu o klid! Děkuji. Dámy a pánové, vážená paní místopředsedkyně, já vám chci navrhnout, abychom po volebním bodu zařadili bod, na který nedošlo ve středu, to znamená bod, který se týkal situace na rozestavěném úseku dálnice D8, s tím, že jsem se ve středu domlouval s panem ministrem Ťokem on se z dneška omlouvá, nemůže z pracovních důvodů.

Takže by se to nemuselo vůbec nějakým způsobem vklínit do programu zásadním způsobem, to znamená, během pěti deseti minut by mohl být ten bod vypořádán. Pane poslanče, já se omlouvám, můžete mi upřesnit, který bod to přesně je? Děkuji. Hezké dopoledne dámy a pánové, vážené kolegyně, kolegové, vážená paní předsedající. Já bych s dovolením reagoval na návrh kolegy Laudáta. Je pravda, že proběhla debata mezi panem kolegou Laudátem a panem ministrem Ťokem na toto téma, nicméně já jsem včera na grémiu, na vedení Poslanecké sněmovny, prosil všechny své kolegy, abychom dneska před protikuřáckým zákonem tento bod nezařazovali. Za prvé, že je to před protikuřáckým zákonem, a za druhé, že tady není pan ministr Ťok a my se domníváme minimálně jako hnutí ANO, že by u tohoto bodu pan ministr měl být přítomen. Já jsem avizoval na jednání grémia, že budeme garantovat, že na lednové schůzi podpoříme zařazení tohoto bodu včetně toho usnesení, které zde mám k dispozici, kde opravdu František Laudát navrhuje, aby za prvé byly zveřejněny analýzy, které byly provedeny k příčinám sesuvu, a za druhé, aby byla vláda požádána o provedení nezávislého forenzního auditu celé historie výstavby dálnice D8. Takže já bych vás chtěl poprosit, pane předsedo Laudáte prostřednictvím paní předsedající, abychom se dohodli a tento bod zařadili v tom prvním lednovém týdnu, kdy bude jednat Poslanecká sněmovna za přítomnosti pana ministra Ťoka. S přednostním právem pan poslanec Laudát. Dobře. Všichni jste slyšeli veřejný slib, takže předpokládám, že všechny strany to podpoří a bude to hned první úterý první týden Sněmovny. Souhlas. Děkuji.

Milé kolegyně, vážení kolegové, já bych se na vás chtěl také obrátit s prosbou, protože ve středu jsme neprojednali zařazený bod, novelu zákona o advokacii. Jde skutečně o technickou normu, která je bezproblémová, a myslím si, že může Poslaneckou sněmovnu zdržet tak maximálně na deset minut, proto si dovoluji dnes po pevně zařazených bodech navrhnout novelu zákona o advokacii, sněmovní tisk 853, a prosím o vstřícnost při zařazení tohoto bodu. Děkuji. Nevidím žádnou přihlášku. Přistoupíme tedy k hlasování o přednesených návrzích. První návrh, o kterém budeme hlasovat, je návrh místopředsedy Filipa, abychom na dnešní jednání po volebních bodech zařadili bod 41 týkající se... Já respektuji námitku předsedy klubu sociální demokracie, že ten návrh je obdobný, jako jsem přednášel v úterý, a v tom případě modifikuji za protikuřácký zákon, tzv. protikuřácký zákon. Ano.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím.